Nakonec v zákoně jsou pouze dva roky.

Opak je pravdou!

Takže to nemůže být, paní ministryně, 900. Já tedy věřím, že Poslanecká sněmovna bude tyto odpovědné návrhy akceptovat.

Děkuji za pozornost.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 Děkuji panu senátoru Vilímcovi.